136.

Děkuji za slovo.

Smlouva standardně upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými úřady obou zemí a rovněž tak zásadu nediskriminace, neformální řešení sporů případně vzniklých při jejím provádění a zajistí relevantní výměnu informací mezi příslušnými úřady obou států.

Sjednaná smlouva nenahrazuje vnitrostátní daňové předpisy a nemůže tak založit novou daňovou povinnost, ale pouze povinnost vyplývající z vnitrostátních předpisů upravuje. V těchto situacích je smlouva zajisté nadřazena vnitrostátnímu předpisu.

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění bezesporu zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Na základě uvedeného navrhuji, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vzala v úvahu zmíněné skutečnosti a tuto smlouvu a protokol k ní po projednání přikázala v prvním čtení příslušným sněmovním výborům. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Dobrý večer. Ono podstatné v podstatě bylo zde řečeno.

Uzavření smlouvy nemá dopad na státní rozpočet. Ostatní jste tady slyšeli. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana předsedy klubu TOP 09 Miroslava Kalouska.